Tolik tedy usnesení dnešního jednání podvýboru. Za mě jako zpravodaje je to asi v tuto chvíli všechno, protože o věcném obsahu zákona samotného tady velmi detailně hovořil pan ministr, to asi netřeba uvádět. Děkuji a tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Výborný. Máte tedy opět slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jednak, a myslím, že to je důležité připomenout, to takzvané milostivé léto, které je dobrodiním státu protože zdůrazňuji, odpuštění příslušenství se týká pouze exekucí, kde jsou vymáhány dluhy vůči státu, případně organizacím se státním podílem, jako jsou městské organizace, typicky například dopravní podniky první vlna proběhla na přelomu loňského a letošního roku a byla zatížena některými problematickými okolnostmi, které potom nakonec vedly současnou vládu a pana ministra Blažka po konzultacích i s Poslaneckou sněmovnou k tomu, že byl předložen tento návrh zákona. Původně se mělo jednat o novelizaci.

Co chci ale říci k těm problematickým okolnostem, které vedly vládu a se kterými se ztotožňuji, k předložení tohoto sněmovního tisku. Jednak, a začnu pozitivně, nikoliv tím problematickým prvkem, ale tím pozitivním. Ukázalo se, že když minulá Sněmovna v rámci přechodných ustanovení novely exekučního řádu tento institut zakomponovala a schválila, tak vlastně vyšla vstříc téměř všem aktérům toho procesu.

Když se podíváme na vyjádření ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pana ředitele Kabátka, když se podíváme na vyjádření ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy a mnoha dalších institucí, tak se najednou ukázalo, že v průběhu té realizace oni samotní viděli, že jsou schopni jednorázově získat nemalé částky na dlužných jistinách, protože a to zdůrazňuji milostivé léto není černou čarou a vzkazem veřejnosti: Dluhy se nemusí platit, ba naopak. Je to jasný vzkaz k tomu, že dluh na jistině, to, co skutečně bylo vytvořeno nebo na základě čeho ten dluh vznikl, to musí být do poslední koruny, do posledního haléře také věřiteli vráceno, musí to být uhrazeno.

Všeobecné zdravotní pojišťovně jednorázově vrátily a ke kterým by se pojišťovna buď nikdy, anebo ve velmi vzdáleném horizontu dostala.

Mimochodem to ukazuje i důvod, který nás vedl k předložení tohoto institutu. Je to desetinásobek samotné jistiny a je to to dědictví, které si neseme a za které nese svůj díl odpovědnosti i stát, který to umožnil před lety, a to je ta možnost nemravného nárůstu, až skutečně nemravného nárůstu příslušenství v podobě úroků. Není přece normální, aby z jistiny vznikl více jak desetinásobek samotné dlužné částky.

Ano, já jsem na začátku a v minulém roce nikdy netvrdil, že ho využijí všichni, kterých se může dotknout. Věděli jsme, že to budou řádově procenta dlužníků, nicméně pro mě osobně je důležitý každý osobní příběh, kdy pomohlo milostivé léto vrátit toho člověka, často celou rodinu, maminku, samoživitelku a další, do reálného života a standardních socioekonomických vztahů.

Proto s tím nakonec vláda přichází, protože se ukázalo, že v okamžiku, kdy lidé, občané standardně pracují, nejsou v šedé ekonomice, to znamená, že odvádějí sociální a zdravotní, nejsou mimo systém, nejsou to černí pasažéři, a my jim tímto způsobem pomůžeme se do toho systému vrátit. A já bych tady chtěl v tuto chvíli poděkovat poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do prezentace možnosti využít milostivé léto v první vlně, ať už to byly neziskové organizace, jako je Člověk v tísni, jako je Charita ČR, jako je Institut pro prevenci předlužení, a mohl bych pokračovat dál, tak ale i zástupcům obcí a měst a jimi zřizovaných společností.

Bude dobře a vznikne tady pravděpodobně i větší časová prodleva toho léta, kdy můžeme zapracovat na tom, aby ti, kteří z nějakého důvodu nevyužili milostivé léto v první vlně, tak učinili v kole druhém, a důvody nevyužití byly různé. To jsou potom ty věcné důvody, proč ten zákon tady dnes projednáváme, proč to chceme ještě jednou a naposledy zopakovat. Bohužel jsme se setkali s ne úplně vstřícným přístupem podtrhuji slovo některých některých exekutorských úřadů. Opět ty věci jsme mohli vnímat v médiích a na sociálních sítích, a i proto jsme s panem ministrem hledali cestu, jak zabránit tomu, že některé úřady nekomunikují.